Vy tady nevykládáte argumenty. Vy tady nereagujete na výtky opozice.

Dokonce to vláda navrhla na neomezenou dobu. Ale dokonce i ten způsob, jakým způsobem vy to tady tlačíte a předkládáte, je vlastně v rozporu podle mého názoru s tím, co už tady padl v této věci rozsudek Ústavního soudu.

To tady neříkáme, protože to chceme říkat. A přesně vycházíme z těch rozsudků Ústavního soudu, na rozdíl od vás.

U všech těchto postupů navrhovatelé shledali nepřiměřenost zásahu, nedostatečné odůvodnění a rysy svévole. Nedostatečné odůvodnění tak to jsem tady ve svém dopoledním vystoupení tři hodiny zdůvodňoval, protože opravdu to je paskvil nad paskvil. A prostě je to absolutně zpackaný zákon. A samozřejmě je to i to zneužití institutu legislativní nouze.

Rozhodně je tady mnohem více lidí, kteří s tímto návrhem zákona prostě nesouhlasí.

Stav legislativní nouze a zkrácené jednání mají bránit ohrožení základních práv a svobod občanů, ohrožení bezpečnosti státu nebo značným hospodářským škodám legitimní cíl, což ale činí zásahem do výše uvedených práv sněmovní menšiny, což je takzvaně narušená hodnota. A zase jsme u toho, zdali je to potřebné, přiměřené a vhodné. Ale tady právě už vám říkám ten rozsudek Ústavního soudu. A to tady vůbec není situace, jak říkám, že by tady byl nějaký nouzový stav dneska.

Zneužití legislativní nouze. To je přesně to, co tady předvádí vaše koalice.

No a jsme zase u toho.